Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, máte slovo. Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně a kolegové, především děkuji za hlasování k tomu minulému bodu.

Jedním z bodů tohoto ekoauditu bylo také, řekněme, další fungování integrovaného registru znečišťování životního prostředí. Navrhovanou právní úpravou totiž dochází zejména k výraznému snížení počtu provozovatelů, kteří mají evidenční a případně též ohlašovací povinnost ve vztahu k tzv. integrovanému registru znečišťování, a tím i ke snížení administrativní zátěže a také snížení nákladů. Především jde o snížení administrativní zátěže malých a středních podniků. Navržená změna se týká provozovatelů provozoven, na které se nevztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady, a redukce by se měla dotknout asi jedné třetiny současných ohlašovatelů, to znamená přibližně 1700 provozoven z celkových 5000 a jejich úspory by mohly dosáhnout částky přibližně 30 mil. ročně. V nově doplňované příloze zákona je rovněž obsažen taxativní výčet činností, na které se bude vztahovat povinnost vést evidenci a případně podat hlášení o IRZ. Předkládaný návrh představuje kompromisní řešení, které vychází z výsledků jednání příslušné pracovní skupiny. Nové vymezení okruhu povinných subjektů nad rámec nařízení by rovněž mělo přesněji specifikovat, na které subjekty se povinnosti vztahují.

Rovněž se zrušuje možnost zasílání plné moci k zastupování povinného subjektu prostřednictvím datové schránky MŽP, a tím tedy dojde k omezení možných způsobů zasílání plné moci na zasílání prostřednictvím ISPOP. Lze tedy shrnout, že předkládaný vládní návrh zákona přináší významné snížení administrativní zátěže pro podnikatelské subjekty, především pro malé a střední podniky i orgány státní správy, a současně zdůrazňuji, že navrhovaná právní úprava nesnižuje pozitivní přínos integrovaného registru znečištění k ochraně životního prostředí. Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Martin Sedlář. Prosím, pane zpravodaji. Dobrý den, pane předsedající, zástupci vlády, kolegyně, kolegové.

Tento návrh je vedený jako sněmovní tisk č. 574. Dovolte mi po detailní zprávě pana ministra zrekapitulovat alespoň některé body. Vládní návrh obsahuje především body s cílem snížit počet ohlašovatelů do integrovaného registru, přesné vymezení rozsahu evidence údajů, zrušení dnes již technicky nesmyslné autorizace hlášení prostřednictvím systému plnění ohlašovací povinnosti a zrušení zasílání plné moci prostřednictvím datové schránky. Dále mi dovolte zdůraznit, že hlavním dopadem návrhu je již zde zmiňované snížení administrativní zátěže, a to jak na straně veřejné, tak také podnikatelské, a dále zpřesnění evidence včetně přesnějšího definování prahových hodnot daných charakteristik, které mají vliv na životní prostředí.

Přílohou návrhu je přibližně 13 stránek tabulek s popisem činnosti a především prahovou hodnotou pro určité kapacity výroby, a to pro energetiku, výrobu a zpracování kovů, zpracování nerostů, chemický průmysl, činnosti související s odpady, odpadními vodami a sanacemi, výrobu a zpracování papíru a dřeva, intenzivní živočišnou výrobu a řadu dalších, jako jsou potraviny, počítače, nábytek, dopravní prostředky atd. Organizační výbor navrhl výbor pro životní prostředí jako garanční výbor a já jako zpravodaj tohoto tisku se k tomuto návrhu připojuji. Děkuji. Já vám děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Jestli je tomu tak, končím obecnou rozpravu. Táži se, zda pan navrhovatel nebo zpravodaj si chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Já se táži, zda navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu. Nechcete navrhovat jiný garanční výbor. Dobře, děkuji. Takže se táži, jestli někdo další navrhuje jiný garanční výbor. Není tomu tak.